A řeknu vám dnes i ten důvod proč protože jsme to projednávali na pražském zastupitelstvu. Rozumím tomu, že to je téma, které se týká hlavně Prahy, ale ono se to příliš nehýbe dopředu. Každopádně to, co připraví Ministerstvo pro místní rozvoj, se nemůže příliš lišit od toho návrhu, který je teď předložen.

To znamená, že tam dal zelenou, že se to dá řešit, že projednávaná věc se týká sociálních a společenských účinků takových služeb na výstupu na jejich příslušných trzích, jako je trh s bydlením, třeba konkrétně v Paříži.